Na druhou stranu se i já nabízím se svými zkušenostmi dlouholeté komunální političky, a dokonce jsem i s paní radní Kordovou Marvanovou seděla v jednom zastupitelstvu a v jedné koalici před nějakými šestnácti lety, kdy ona dělala bytovou problematiku a já jsem dělala majetek. Takže se nabízím k tomu, že určitě já i náš živnostenský úřad prostřednictvím pana tajemníka se do té diskuse zapojíme tak, aby se připravil návrh, který skutečně vyřeší problémy, které nás v obcích trápí a pro které chceme najít řešení, protože samozřejmě i my chceme stát na straně nájemníků, ale i těch vlastníků, kteří jsou dotčeni těmi provozy, které bohužel v těch bytech probíhají. Dobré poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Dobré poledne. Asi před hodinou nás vyzval pan kolega Nacher, ať se vyjádříme k tomu, jaký je náš názor k tomuto zákonu. Názor poslaneckého klubu Pirátů se vlastně nemění od začátku, od té doby, co jsme to poprvé projednávali na klubu. My jsme přesvědčeni, že pravomoc regulovat průvodce má mít samospráva. Ať si samospráva určí, jak to chce, jestli to chce, za jakých podmínek a tak dále. My si myslíme, že podnikání by se mělo podporovat, a ne zbytečně neohrabaně regulovat. Takže my podporujeme pozměňovací návrh C, který jsem předložil, a na tom se nic nemění.

To se mi zdá velmi nesmyslné.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Prostě totální pokrytectví pana Klause, který nejdřív hlasuje proti návrhu, který nutí korporace platit daně, aby následně tady vysvětloval, jak je strašně důležité, aby korporace i průvodci daně platili. Tolik na úvod. A pak co se týče zákona jako takového. Já se plně ztotožňuji s návrhem kolegy Profanta, dejme tu pravomoc samosprávám.

Děkuji za pozornost.

Jsou Vánoce. Děkuji.

Jenom velmi stručná reakce.

To je prostě konstatování faktů. Děkuji. V tuto chvíli nemám přihlášeného nikoho do obecné rozpravy, tudíž obecnou rozpravu končím. Pardon.